Děkuji za slovo.

Pochybuji.

Že tomu tak nebylo, jak je to interpretováno v médiích.

To je asi k tomu, jestli se to dá nějak systémově řešit. Pochybuji.

Ale znovu opakuji, v této věci nebylo shledáno žádné zákonné pochybení.

Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu zákona o důchodovém pojištění odmítnuto několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo zlepšit situaci maminek v důchodu, které vychovaly děti, a také ovdovělých osob. Dovolím si citovat bývalého pana ministra Krčála ke zmiňovaným pozměňovacím návrhům.

Za to se prosím přimlouvám.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času na přednesení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jistě víte, důchodová reforma je důležitým bodem programového prohlášení vlády. Pokud chcete aktuální informaci, v tuto chvíli byl vytvořen odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který se skládá z poradců a ze spolupracovníků pana premiéra a potom ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, že se jedná o společný tým pana premiéra a mě. Tito odborníci v tuto chvíli budou řešit různé okruhy témat, které by měly být součástí důchodové reformy.

Samozřejmě do celého procesu zapojíme i zástupce opozice, protože neexistuje důležitější otázka, na které je potřeba shodu napříč politickým spektrem, než je právě otázka důchodů. Ráda bych také dodala, že u všech témat se předpokládá analýza stávajícího stavu a hledání konsenzuálního řešení.

To znamená, že i přesto, že diskutujeme systémové řešení nižších důchodů žen, tak již teď se nám to daří naplňovat. Děkuji vám, paní ministryně. Přistoupíme k další interpelaci.

Děkuji za slovo.

Já jsem si tady chtěl stěžovat na velmi špatnou situaci, ke které došlo s odvoláním ředitelky Magistrátu hlavního města Prach... Prachy jsem skoro řekl, že? To odpovídá hlavnímu městu Praze.